To znamená, musíte mi do 30 dnů odpovědět.

To není ta informace, kterou žádám.

Jenom k té interpelaci.

Prostě nás zajímají ta čísla, kolik to stálo, abych to mohl samozřejmě sdělit veřejnosti, protože občané mi masové píší, že na tu informaci čekají, kolik to vlastně tedy přesně stálo.

A doufám, že to nebudete zatajovat nějakou nekonkrétní odpovědí. To by se nám opravdu nelíbilo a musel bych se tady na to ptát opakovaně znovu a znovu samozřejmě.

Tak já si myslím, že jsou tady další prostě důležitá témata.

Vy jste o nás, bez nás, jste odsouhlasili migrační pakt EU.

Takže tady znova zdůrazním, že SPD chce být ve vládě a takováto a další rozhodnutí Fialovy vlády samozřejmě zrušíme, postavíme se tomu. Tady bych jenom připomněl, že polský premiér Morawiecki už sdělil, že Polsko chce vyhlásit na to téma referendum. A je to přesně to, co tady říká celou dobu SPD. Referendum.